Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Hlasování číslo 109, přihlášeno 175 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 94. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?